Závěrem si dovolím malou poznámku: Současná situace nám, milé kolegyně, kolegové, jasně ukazuje, jak důležitá je obrana země a jak ji nesmíme podceňovat. Válečné ohrožení bohužel není minulostí ani věcí pouze jiných kontinentů. Jednoznačně se ukazuje, že nesmíme svou obranu podceňovat a musíme do ní investovat.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážený pane velvyslanče, snažili jsme se v uplynulých měsících diplomatickou cestou odvrátit konflikt na Ukrajině, ale Rusko si vybralo cestu války.

Rusko pošlapává ty nejzákladnější principy evropské bezpečnostní architektury, mezinárodního práva a mírového soužití.

Zažíváme v přímém přenosu manipulace s informacemi, dezinformace a umělé důvody agrese, které si vytvořil ruský bezpečnostní aparát, aby tak odůvodnil své kroky na Ukrajině.

Je tedy naprosto očividné, že lež se stala zcela běžným nástrojem ruské státní moci, a to včetně diplomacie. Proto i česká diplomacie jednoznačně odsoudila a označila za neakceptovatelné chování Ruské federace a podle toho také následují kroky, které česká vláda činí na mezinárodním poli ve vztahu k Rusku a ve vztahu k Ukrajině.

Dnes večer bude mimořádné jednání Rady Evropské unie, kde se účastní pan premiér Fiala. Zítra se koná jednání ministrů zahraničních věcí, kterého se účastním já. Co se týče vztahu vůči Ruské federaci, tak jsme zahájili celou řadu kroků, které povedou k omezení vlivu ruských bezpečnostních složek na území České republiky. Některé z nich dnes již byly oznámeny, na dalších aktivně pracujeme.

Samozřejmě také se staráme o naše občany na území Ukrajinské republiky, aktivně řešíme situaci našich zaměstnanců na zastupitelském úřadě, pozorovatelů v misi OBSE a tak podobně.

Děkuji za pozornost.

Nyní je přihlášen pan ministr Rakušan. Já jenom oznamuji stažení omluvenky pana poslance Balaše. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážený pane velvyslanče, pane premiére, členky, členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. My jsme se dnes k ránu, kdy najednou naše telefony byly zahlceny desítkami zpráv a informaci, stali svědky něčeho bezprecedentního, něčeho, v co jsme všichni doufali, že za našich životů nezažijeme.

My tady v České republice můžeme naše děti uklidňovat, my jim můžeme říkat: Ne, ne, tady válka nebude, to nedopustíme, to se nestane. Ale ti, kdo se vzbudili ráno na Ukrajině, tak svým dětem, a já vůbec nevím, jak se to dělá, museli vysvětlit, že válka je a že jsou v ohrožení jejich rodiny, jejich bezpečí, jejich holý život, jejich majetek, že možná bude nutné se zvednout a vydat se někam na cestu, někam, kde ty děti v životě nebyly. Ta situace je nepředstavitelná pro naši generaci, ale pro generaci mých prarodičů to byla realita. Oni válku poznali. A my bychom v této chvíli měli myslet na historickou zkušenost České republiky. My bychom měli myslet na to, že jsme země, kterou potkaly v minulém století dvě krvavé totality, země, která byla samozřejmě součástí dvou krvavých světových válek. Že ta válka i naším územím procházela, že měla své oběti materiální, ale především oběti na životech, na lidském zdraví.

My bychom měli být prvními, kdo chápe tu strašnou realitu, do které se dneska ukrajinský národ vzbudil. Zároveň je potřeba si říct, že my v této chvíli jsme v té válce vlastně taky. Jak už mluvil pan velvyslanec, je to útok na historické uspořádání Evropy po válce, je to pošlapání všech mezinárodních dohod, je to pošlapání té architektury Evropy, kterou jsme doufali, že pošlapávána nebude, a my jsme byli jejich součástí.

Nebojme se!

To je prostě fakt, který musíme všichni velmi hlasitě říkat, a ne jenom v té první vlně solidarity, protože ten konflikt může být dlouhý.